Ne, pane poslanče. Námitka proti postupu předsedajícího. Já vznáším námitku proti postupu předsedajícího.

Vznáším námitku proti postupu předsedajícího následujícími slovy, paní předsedající.

Není umožněno předkladatelům schůze uvést důvody, proč tato schůze byla svolána, aby Poslanecká sněmovna mohla zaujmout stanovisko k člověku, který je podezřelý z toho, že je podvodník, lhář a tunelář. Vaším řízením, paní předsedající, dochází k tomu, že ten podezřelý podvodník, lhář a tunelář vystoupí jako první, proti čemuž vznáším námitku. Vyzývám vás všechny, abychom se navzájem neuráželi. Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího. Proti?

Hlasování končím.

S námitkou pan poslanec Laudát. Dámy a pánové, děkuji. Vzhledem k tomu, aby bylo zcela jasno, proč tady vznikla tato záležitost, tak vrchní představitelé hnutí ANO přesně věděli, že nedělají nějaký standardní postup, a k tomu bude směřovat moje námitka.

To znamená, že vy dobře víte, co jste udělali. Za této situace vašeho způsobu řízení, paní první místopředsedkyně sněmovny, mně není jasné uvědomte si, že hlasujete pro obrovský precedent, pokud toto dopustíte, protože mně není jasné, v který okamžik, a proto to dávám a vyzývám vás, abyste při první příležitosti nechala hlasovat, že požaduji, abychom dnes jednali po 19., 20., 21., 22. hodině až do ukončení celé schůze. Nejenom jednali, ale meritorně jednali i hlasovali. Protože máme předložený návrh usnesení. Co se týká vašeho chování, nevím, a je velmi nešťastné a nebývalo tady v minulosti zvykem, že ti, co řídili sněmovnu, se uchylovali k praktikám, ke kterým se bohužel uchylujete vy.

Nicméně i tak se domnívám, že tak jak je to formulováno, postupujete nesprávně. Nechci dávat procedurální námitku o hlasování o vašem odvolání, nicméně pokud chcete šířit morálku a spravedlnost a férové jednání, tak byste z řízení této schůze z tohoto bodu odstoupila sama.

Proti?

Hlasování končím.

Pan poslanec Stanjura se hlásil k námitce? Stahuje. Dobrá. V tuto chvíli budeme pokračovat přednostními právy a já prosím k mikrofonu pana ministra financí Andreje Babiše.

Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči, se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice.

Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Osm let uplynulo.

A nesmírně si toho vážím a děkuji vám.

A o tom všem bych chtěl tady dnes mluvit. Jak jsem vstoupil do politiky, začaly kampaně.

Další kampaň byla biopaliva.